Než dám slovo s přednostním právem se přihlásil pan předseda TOP 09 Miroslav Kalousek tak ještě omluvy.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji panu předsedovi.

Prosím, pane ministře, máte slovo.

Vážené kolegyně, vážení kolegové

Ale vážené kolegyně, vážení kolegové, se vší skromností, kdo z vás to má, aby na jeho bod přišel pan prezident? Já si myslím, že pan prezident sem chodí na státní rozpočet a teď na novelu zákona o ochraně přírody a krajiny, a já si toho vážím. Ale s panem prezidentem se neshodneme. Jsou věci, kde ano, není jich zase tak málo, ale tady ne. Dokonce, chceteli, máme určitý ideologický střet. Prostě zásadně jiný pohled na věc. A prezident, a řekl to tady, i když možná ne tak úplně natvrdo, má dlouhodobě názor, že místo národních parků a nejenom, i když hlavně, místo Šumavy by měl raději chráněné krajinné oblasti, anebo dokonce jakési přírodní městské parky. Já si myslím, že když už máme v naší krásné malé zemi jenom čtyři národní parky a jejich plocha je pouhých 1,5 % rozlohy celé České republiky, tak si je musíme sakra chránit. A proč i tady chceme přírodě nařizovat, jak se má chovat? Můžeme tady vidět to úžasné přírodní divadlo, kdy něco přirozeně umírá a něco jiného se na jeho troskách rodí.

Troufám si říct, že dokonce i z toho vrtulníku.

Já a pan prezident, my jsme o tom hovořili už mnohokrát.